Tento bod byl přerušen ve středu 15. 9. po úvodních slovech, rozprava nebyla otevřena, tudíž obecnou rozpravu v tuto chvíli otevírám. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Pan zpravodaj poslanec Michal Kučera. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

My tu samozřejmě projednáváme novelu zákona o podpoře malého a středního podnikání, tedy vládní návrh novely zákona, kterým se vyčleňuje z agentury CzechInvest ta část, která se zabývá administrací čerpání evropských fondů. Rozdělení CzechInvestu na dvě části, tedy na část věnující se podpoře příchodu zahraničních investic do České republiky a na část věnující se administraci strukturálních fondů to téma se tady objevuje již mnoho let, v podstatě od doby vstupu České republiky do Evropské unie. Já si kladu otázku, zda není lépe jít cestou sloučení obou agentur, tzn. agentury CzechTrade, tedy podpory obchodu, a CzechInvestu, tedy podpory investic, a z toho vyčlenit administraci fondu z této sloučené agentury. Pokud vím, taková aktivita se tady už objevila, došlo však pouze k prvnímu kroku, a to je spojení, tuším, zahraniční sítě obou agentur. Současná vláda však v dalších krocích vedoucích k sloučení těchto agentur, pokud vím, pokračovat nechce.

Vládní návrh tedy znamená, že se nejjednodušší možnou cestou, tedy delimitací, oddělí z agentury CzechInvest všechny agendy, včetně zaměstnanců, které se týkají administrace fondů, a vznikne nová tzv. Agentura pro podnikání a inovace. Účinnost zákona, a tedy fakticky vznik agentury, je předpokládána k 1. 1. 2016.

Vláda funguje už více než rok a půl a teprve nyní přichází tento návrh do Sněmovny.

Chtěl bych také upozornit na nevhodně zvolený název agentury. Vedle české agentury pro podporu podnikání CzechTrade a agentury pro podporu podnikání a investice CzechInvest budeme mít ještě Agenturu pro podnikání a inovace. Pro běžného podnikatele je to naprosto nenávodné a nesrozumitelné, čemu se vlastně která agentura věnuje či bude věnovat.

V důvodové zprávě totiž o této změně není žádná zmínka ani v obecné, ani ve zvláštní části. Věřím, že tato témata budou prodiskutována ve výboru, protože si myslím, že podnikatelské prostředí by mělo jít cestou zjednodušování, nikoli zesložiťování, a tato věc si zaslouží celkem důkladnou debatu, protože administrace strukturálních fondů je samozřejmě pro české podnikatelské prostředí naprosto zásadní. Děkuji za pozornost. Já děkuji a táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova.